Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Návrh definuje objektivní lhůtu pro podání návrhu, a to tak, že soudní přezkum opatření obecné povahy je možno užít pouze do jednoho roku bez výjimky. Stanovisko doporučující. Dobře, děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Týká se zákona o správních poplatcích.

Vaše stanovisko, pane zpravodaji? Pardon, teď se vrátím zpátky.

Doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Doporučující stanovisko.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Zásadní nesouhlas paní ministryně byl úspěšný. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte. Stanovuje možnost stavby energetické infrastruktury umístit a povolit ve společném územním a stavebním řízení a posuzování vlivu na životní prostředí. Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Stanovisko je doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Opět byla paní ministryně úspěšná.